Děkuji za slovo. Já jsem tady byl, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího. To, že tady diskutujeme jednotlivé položky nebo že jsme něco diskutovali na zemědělském výboru, kde jsem některé položky opravdu chválil, a chválil jsem je i tady, říkal jsem, že někde jsme ušetřili v provozních výdajích dlouhodobě. Ale protože jste tady nebyl, tak jste to asi nemohl slyšet.

Říkal jsem, že tam nevidím podporu malého a středního podnikání uvnitř versus velkého, protože tam se daří. Ano, investujete a podporujete více do potravinářského sektoru na významné velké investice, tam jde těch peněz určitě více.

A znovu vám odcituji to, na co bych rád, abyste odpověděl, ale zatím jsem se té odpovědi, ani když jste přítomen, nedočkal.

Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Stanjura? Nehlásí se pan poslanec Stanjura, budeme tedy pokračovat řádně přihlášenými. Nyní další řádnou přihláškou je přihlášena paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, prosím, odpusťte mi toto intermezzo, ale myslím si, že by byla velká škoda, kdyby nezaznělo na mikrofon Poslanecké sněmovny v tu chvíli, kdy konečně zaznít může.

Dočkala se svého spravedlivého procesu.

Děkuji panu předsedovi. Nyní s řádnou přihláškou paní poslankyně Hnyková. Paní poslankyně má radost, že se na ni dostalo.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, přeji vám všem hezké odpoledne. Můj projev opravdu nebude dlouhý, nepodávám ani žádný pozměňovací návrh, mám pouze jeden dotaz, a to na ministryni práce a sociálních věcí paní Marksovou a na pana ministra financí Babiše.

Pan náměstek mi odpověděl, že jim bylo přiděleno tolik, kolik jim dal ministr financí. Při nejbližší příležitosti jsem se zeptala pana ministra Babiše, jak je to možné, že Ministerstvo financí dalo na tuto dotaci pouze tuto částku. On mi odpověděl on teď nedává pozor, já počkám. Počkejte prosím, paní poslankyně.

Já poprosím pana ministra, jestli by byl tak hodný a věnoval pozornost paní poslankyni. Já vám děkuji, pane předsedající.

Já se ptám, kde je rozdíl v těchto penězích. Vláda deklarovala, že do sociálních služeb půjde tolik peněz jako v letošním roce a v letošním roce jde na dotace 7 mld. 350 mil.

Po mých zkušenostech z práce v sociálních službách je mi jasné, co nastane a jaké dopady to bude mít pro jednotlivá zařízení.

Prostě a jednoduše krajům budou tyto finance chybět a budou to muset vzít z jiného resortu. Podívámeli se na to z pozice jednotlivých organizací sociálních služeb, nedojde k rozvoji, ale pouze k přežívání. Kde jsou záruky, které jsme tu slyšeli, že po dobu vládnutí koalice půjde na dotace do sociálních služeb tolik jako v letošním roce?

A jak znám danou situaci, zase na to doplatí zaměstnanci sociálních služeb, kterým se po letech přidalo, možná se jim sebere i to, co jim bylo přidáno. Na seniorech a zdravotně postižených se v tomto resortu šetřilo vždy a šetří se dobře a zase bude. Tito lidé se tolik nebrání, protože jsou staří a nemocní.

Děkuji vám za pozornost. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Michal Kučera.